Rozprava se koná pouze jedna, tedy je všeobecná rozprava. Nelze uplatňovat faktické poznámky. V rozpravě může poslanec vystoupit pouze dvakrát a požádal jsem službu, aby sledovala případné opakované přihlášky. Případné omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřené přednést k věci stanovisko klubu. Vystoupení osob s přednostním právem není dotčeno. Doprovodná usnesení nejsou vyloučena. To je tedy postup, a protože nemám žádný návrh na zkrácení řečnické doby, tak budeme postupovat zatím tak, že bude doba neomezená.

Pane předsedo, já vám za chviličku udělím slovo, až tady bude klid. Ještě chviličku. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím o klid v sále. Děkuji. Pane předsedo, máte slovo. Takže dobrý den, děkuji za slovo.

Vláda v rámci aktuální situace vyhodnotila, že epidemiologická situace v České republice není vůbec příznivá. Stále evidujeme vysoký počet pozitivně diagnostikovaných pacientů, rostoucí počty hospitalizací a také významný zásah do rizikových skupin obyvatelstva. Vyhodnocení situace probíhá na základě analýz příslušných parametrů.

Epidemie je ve zlomové fázi, a proto jsou i nadále naplněny podmínky pro vyhlášení nouzového stavu podle článku 5 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Přesně z tohoto důvodu tu dnes před vámi stojím s návrhem a žádostí o prodloužení nouzového stavu.

Teprve pak můžeme uvažovat o postupném uvolňování vládních opatření.

Jsou to klíčová opatření, která mají za cíl dostat epidemii pod kontrolu.

nařízení zaměstnavatelům maximálně využívat u zaměstnanců práci na dálku, tzv. home office, zákaz prezenční výuky na všech typech škol, uzavření provozoven stravovacích služeb, ukončení uměleckých a sportovních událostí, omezení poskytování ubytovacích služeb, zákaz pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,

zákaz návštěv ve zdravotnických zařízeních a v pobytových sociálních službách, povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve stanovených případech,

Ve stejném čase je zákaz vycházení uplatňován i ve Slovinsku.

Nepočítáme s tím, že bychom iniciovali uzavření průmyslových podniků.